Ministerstvo životního prostředí vědělo už v roce 2014, že ty peníze bude potřebovat.

To k nám chodíte v říjnu, kdy rozpočet je dávno schválen?

Tak jenom abychom věděli celý příběh.

Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo pan ministr nebo pan zpravodaj? Není tomu tak.

Není tomu tak.

Vzadu eviduji žádost o odhlášení, já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Přivolám kolegy z předsálí.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji. Prosím. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jelikož jsme obdrželi informaci, že v Moskvě byla zadržena česká delegace v čele s místopředsedou Sněmovny Petrem Gazdíkem, tak avizuji i nepřítomnému ministrovi zahraničí, že zítra budeme požadovat jako první bod Sněmovny informaci o incidentu v Moskvě. Děkuji.